U brček to bude 100 %, protože k jejich zákazu dojde kompletně.

Děkuju pěkně. To byl pan poslanec.

Dámy a pánové, pěkné odpoledne.

A pak se vrátím ještě k něčemu, abych to neměl přerušované.